Na výboru pro sociální politiku se dále vedla diskuse o tom, zda je nutná hospitalizace v délce sedmi dní. Ano, z lékařského hlediska je ta diagnóza jasná a opravdu v mnoha případech ta sedmidenní hospitalizace je zbytečná, takže asi předmětem další diskuse bude délka hospitalizace.

Ale myslím si, že jsou zde i kontrolní mechanismy, které by tomu měly zabránit.

Děkuji vám, paní poslankyně. Eviduji dvě přihlášky do obecné rozpravy. Nejprve pan poslanec Kaňkovský a po něm pan poslanec Vilímec.

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé dámy, vážení kolegové. Úvodem svého vystoupení chci zdůraznit stejně jako již v prvém čtení této novely, že poslanecký klub KDUČSL podporuje zřízení institutu dlouhodobého ošetřovného. Dále ale trvá naše výtka k nastavení podmínek pro přiznání tohoto institutu, a to zejména už zmíněná podmínka sedmidenní hospitalizace pacienta, která musí dle návrhu této úpravy předcházet před rozhodnutím o poskytnutí této dávky. Podmínka sedmidenní hospitalizace k přiznání dlouhodobého ošetřovného, tak jak je nastavena, by přinášela řadu problémů a především z medicínského hlediska je v případech, kdy k ní není jednoznačný medicínský důvod, nadbytečná, a tudíž nepřijatelná. Tím nejzásadnějším rizikem je nebezpečí nozokomiálních, zjednodušeně řečeno nemocničních, často velmi nebezpečných infekcí, a tedy přímé ohrožení zdraví i života pacienta. O tom, že jde kromě jiného i o neetický přístup, není pochyb. Hospitalizace, která bude realizována pouze z důvodu přiznání dávky, se totiž může velmi rychle změnit v hospitalizaci s vážnými komplikacemi a pacient pak bude muset podstoupit množství dalších vyšetření a následnou terapii.

Kromě diskomfortu pacienta přistupuje i zátěž již tak přetížených zdravotnických zařízení, která personálně často pracují na hranici svých kapacit a možností. A jistě není třeba zdůrazňovat i zbytečně vynaložené finanční prostředky, které by mohly být použity na léčbu závažných onemocnění. Společně s kolegyní Gabrielou Peckovou z klubu TOP 09 a Starostové usilujeme o odstranění podmínky sedmidenní hospitalizace, což by mělo pozitivní efekt jak medicínský, tak etický, a v neposlední řadě i finanční. Struktura celého návrhu zákona ale v tuto chvíli i vzhledem k časovému hledisku projednávání umožňuje pouze parametrickou změnu vyžadované minimální délky hospitalizace, aniž by byla narušena celá struktura zákona. Z těchto důvodů jsme s kolegyní Peckovou připravili pozměňovací návrh, který povinnou hospitalizaci pro přiznání dlouhodobého ošetřovného neruší, ale zmíněnou lhůtu navrhujeme zkrátit na tři dny. V dalším období pak bude nutné vyhodnotit fungování této nové právní úpravy a eventuálně přistoupit k další úpravě. Ke zmíněnému pozměňovacímu návrhu se pak přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Děkuji.